Děkuji paní poslankyni Novákové. S další faktickou poznámkou pan poslanec Josef Vondrášek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Hezký den, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom krátce a fakticky. A trošku bych polemizoval s kolegyní Putnovou, s tím studiem, že ještě dneska může někdo začít já myslím, že je tam napsáno začít a úspěšně dokončit za těch deset let. Ale je otázka, co tady zaznělo, jestli bylo kde studovat to, co bylo třeba studovat. Mě tam spíš zaráží jedna věc. Je tam určitý věk, je tam určitá doba praxe a ta doba praxe vlastně umožňuje to, aby to další vzdělání nemuselo být.